Děkuji. Prosím, pane ministře. Jenom bych chtěl zdůraznit jednu věc.

Myslím si, že už to samo o sobě může být jakýmsi korektivem. Nechme se překvapit. Na ty věci budeme reagovat.

Nyní tedy pan poslanec Kopřiva. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Včera to vygradovalo, protože na jednání vlády jste jako bod č. 12, číslo jednací 413/18, předložil materiál, který se jmenuje Změna statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, statutu Rady vlády pro lidská práva, statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tato úprava nově připouští, že místo obsazení pozice zmocněnce pro lidská práva jeho roli zastane náměstek Rady vlády pro rovnost mužů a žen, což mě trošku znepokojuje. Zatímco dříve bylo zvykem, že ve vládě byl samostatný ministr pro lidská práva, který měl i hlasovací právo a byl za to zodpovědný, tak se předkládá návrh, který tu pozici zase dál degraduje.

Slovo má pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pak se to různě měnilo, někdy ten ministr na to byl, někdy nebyl.

Je tomu tak. Pane poslanče, máte minutu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, děkuji za uklidnění i za historický exkurz.

Jak znám pana premiéra, nepochybuji o tom, že agenda lidských práv bude důstojným způsobem zajištěna i v další vládě.

Interpelací na ministra zemědělství 7. 3. jsem zjistil, že Ministerstvo zemědělství dlouhodobě usiluje o možnost alespoň částečně proplácet škody na rybářských revírech. Za účelem zabezpečení možnosti úhrady škod, které způsobují chránění živočichové, zákonodárci přijali zákon č. 115/2000 Sb.

Děkuji za odpověď.